Pro všechny nově příchozí jenom opakuji, že hlasujeme o tom, zda povedeme k tomuto tisku obecnou rozpravu, jak nám výbor pro sociální politiku svým usnesením přijatým na jeho dnešním jednání doporučil.

Zahájím hlasování o tom, zda povedeme obecnou rozpravu. Prosím, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Mám zde dva přihlášené s přednostními právy. K hlasování nejdříve poprosím paní poslankyni Válkovou. Velmi nerada, ale přede všemi přiznávám, že jsem udělala chybu. To se nesmí stávat. Mně se to stalo. Omlouvám se.